Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, chci pouze v co největší možné stručnosti podpořit návrh paní kolegyně Kovářové v oblasti podpory záchrany a obnovy památek. Většina lidí, kteří se pohybují v komunální politice či se v ní pohybovali v minulých letech a zhruba dvou desetiletích, sledovala dlouhou dobu, jak postupně rok od roku klesá podíl na dlouholeté vzájemné spolupráci mezi centrem, státem, vládou a obcemi, jak klesá podíl centra.

Přestože se tvář naší země výrazně změnila, celá řada památek byla opravena a stav našich měst a obcí nemůžeme srovnávat se stavem před deseti dvaceti lety, zejména začátkem 90. let řada těchto rekonstrukcí probíhala tak, že se vylepšila vnější fasáda a pláště objektů. Na oko to vypadá dobře, ale často se pod tím skrývají statické poruchy, celá řada problémů, které památky vážně ohrožují. Myslím si, že trend dlouhodobého poklesu podílu centra na tomto problému je neblahý, proto bych byl rád i jménem desítek starostů, kteří se na mě obraceli v této věci v poslední době, abychom ještě zvážili podporu navýšení kapitoly v této oblasti. Děkuji panu poslanci Novotnému. S přednostním právem mu zjevně chce odpovědět pan ministr dopravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na příspěvek, který měl pan poslanec Stanjura a kdy nás vyzval k tomu, abychom se vyjádřili k EIA.

Z toho titulu dneska obviňovat, že řešíme situaci, která se měla řešit před pěti lety, je trošku pozdě a myslím si, že není úplně fér. Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Především bych chtěl konstatovat, že sice chápu, když si vláda svůj vlastní návrh pochválí jako jeden z nejlepších, ale ve skutečnosti jde o kompromis relativně nesourodých politických sil, který jen těžko snese přídomek realistický. Neodráží konzistentní hospodářskou strategii, a pokud se před volbami v roce 2013 slibovalo, že půjdeme cestou od tupých škrtů a nepřiměřeného tlaku na rozpočtovou restrikci, která ještě zesílila krizové jevy, které jsme zažili v uplynulých letech, k nějaké promyšlené aktivní podpoře ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, tak si myslím, že tento návrh rozpočtu takovou filozofii a takovou strategii neodráží.

Vlastně tato vláda udržuje provoz a nedává za sebe do společnosti své vlastní výrazné, viditelné stimuly. V tom je koncepční vada a to vytýkáme návrhu rozpočtu, byť si samozřejmě dovedu v této fázi před hlasováním i o pozměňovacích návrzích představit, že některé dílčí věci mohou v tomto rozpočtu býti racionalizovány. Ovšem samozřejmě a teď dodávám, není mým úkolem polemizovat s pravou opozicí, ale hovořím o vládním návrhu se nedomnívám, že základní vadou tohoto rozpočtu je, že mírně přidala na platech, protože tady pouze dohání určitou stagnaci a propad, které v platové sféře máme. A to neplatí jenom pro veřejnou sféru. Samozřejmě hendikep levné práce je i v soukromém sektoru a koneckonců to mohu podpořit i argumentem České národní banky, která se rozhodně nedomnívá, že by tady dřímal nějaký nebezpečný inflační potenciál, a naopak větší oživení platů i v soukromém sektoru by přispělo k poptávce jako kromě jiného i prorůstového faktoru. Pokud jde o výraz politiky vlády, tak se to promítá do struktury výdajových a především příjmových opatření. Pokud vyjdu z toho, že je deficit zhruba 70 mld., sice není dramaticky snížen, ale není ani velký, že v podstatě odpovídá kondici české ekonomiky, pokud bych chtěl zaplatit některé věci, na které se nedostalo, tak si musím položit otázku, proč jsme nedokázali vybrat více peněz. Tady je stále ještě neoslyšena otázka změny daňové struktury, a to zejména v tom smyslu, že daňová progrese je opravdu minimální a obcházíme doslova a do písmene problematiku většího zdanění korporací. Říkám to proto, že to není jenom můj pocit nebo názor frakce KSČM, ale kdo jste si přečetl materiál, který byl zpracován ČMKOSem, odboráři, tak tam naleznete úvahy, jak dosáhnout změny hospodářské strategie mimo jiné i tím, že se více zdaní korporace. Jakou cestou, to je na debatu, konkrétní návrhy tady také padaly. Pokud slavíme nárůst daňových příjmů, tak si řekněme, že je logické, pokud dosahujeme letos naplánované dynamiky ekonomiky, že vybereme i víc daní, zejména pokud jde o významný daňový titul, jako je DPH. Tam jsou čísla, která zdaleka neodpovídají tomu, že ekonomika nám teď roste kolem 4,5 % za rok. Takže lépe fungující berně? Ucpávání podstatných děr, daňové úniky a tak dále?

Navíc, a to už tady tuším zaznělo, jak jsem poslouchal diskusi do tohoto okamžiku, některé právní normy, které jsou připraveny na příští rok, a pravda, ještě nejsou projednány, kalkulují s jistými efekty.